Ono totiž když tu definici vypustíme, tak v té původní definici bylo, že veškerý majetek nebo zisk měl být zpětně reinvestován do výzkumu a šíření výsledků. Tato definice z té novely byla vypuštěna a musím říct, že vědecká obec toto pociťuje jako velké nebezpečí.

Jestli se nepletu.

Dnes dopoledne jsme se dozvěděli, že o zákonech, které se týkají zdravotnictví, by měli ve Sněmovně vystupovat pouze lékaři. O zákonech týkajících se cestovního ruchu by měli vystupovat pouze majitelé cestovních kanceláří. Pravděpodobně o zákonech o odpadu by měli a teď nevím, jestli mezi námi jsou nějací popeláři.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Váchovi. Další přihlášenou je paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Myslím, že se nemýlím, pane místopředsedo vlády, když řeknu, že tohle je první legislativní materiál, který po roce a půl předkládáte Sněmovně. Čekali jsme víc. Už teď musím říct, že nebudeme moci vaši žádost vyslyšet, protože to, co jste předložili po roce a půl, je polotovar, který budeme muset pozměňujícími návrhy upravit tak, abychom pro něj mohli s čistým svědomím zvednout ruku. Takže je mi to líto, nemůžeme vyslyšet vaši žádost. Budeme chtít jasné definice toho, co je výzkumná organizace, jak se bude nakládat se ziskem, jaké budou procesy v rámci fungování výzkumných institucí a vazeb mezi sebou, a to všechno předpokládáme, že budeme muset upravit právě pozměňujícími návrhy. Děkuji paní poslankyni Putnové. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná patřím mezi ty, které tady vyčlenil již předřečník, tedy nepatřím mezi výzkumníky, vědce ani popeláře. Ale tenhle zákon není důležitý pro resortní kapitoly ani pro školáky ani pro školský výbor ani pro hospodářský výbor. Je důležitý pro českou ekonomiku, pro české hospodářství. Jestli máme plánovat nějakou budoucnost, tak ji můžeme plánovat jen tak, že budeme dobře zkoumat, dobře vyvíjet, dobře inovovat, a jak v oblasti základního výzkumu, aby mě někdo nenapadl, tak ale zvláště v oblasti aplikovaného výzkumu, tedy na konci toho vývoje, toho výzkumu, by měl být nějaký komerční efekt. Vzhledem k tomu, že českou zemi a nás občany všechny živí český průmysl, a to mnohem více, než je tomu v ostatních zemích Evropské unie, mnohem více než kdekoli na světě, tak o to důležitější je, aby český průmysl byl z hlediska vývoje a inovací vepředu. Prostě aby měl produkty, které nikdo jiný neumí, a tak je mohl dobře prodávat po celém světě. Proto je tento zákon jako vstup do té diskuse nesmírně důležitý, a já bych naopak poděkoval za to, že to tady v této chvíli je. Děkuji panu poslanci Urbanovi. Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání tomuto výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsem tento návrh přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalším výborům nebo výboru k projednání? Pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Jak jsem již avizoval, navrhuji přikázání hospodářskému výboru. Je tu návrh na přikázání hospodářskému výboru. Pokud nikdo nemá žádný další návrh, je tady žádost o vaše odhlášení. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o přikázání dalšímu výboru k projednání a tím je pode návrhu pana poslance Pilného hospodářský výbor. Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti?

Konstatuji tedy, že jsme návrh přikázali výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu a hospodářskému výboru jako dalšímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu vicepremiérovi i panu zpravodaji.